Naopak na ministerstvu, když jsem přišel, tak jsme všechny ty politické nominanty vyměnili, protože oni tam byli hlavně kvůli svým zájmům.

Takže já zásadním způsobem odmítám a vůbec nechápu tu debatu politický náměstek. Všichni jsme to četli, dokonce byl titulek v Právu, že já to odmítám.